Děkuji, pane předsedající. Dobré odpoledne, kolegyně a kolegové, já budu velmi stručný. Já jsem velmi rád, že Senát prosadil to, co se nám úplně nepovedlo prosadit v předchozím čtení, když tady byl ten zákon po prvé.

Mě velmi mrzí, že to trvalo tak dlouho, protože samozřejmě každý den, kdy živnostníci žili ve finanční nejistotě, tak samozřejmě se to projevovalo na jejich činnosti a na jejich uvažování do budoucna. Já jsem tady velmi bedlivě poslouchal paní ministryni... Já jsem tady velmi pečlivě poslouchal paní ministryni v úvodním slově. My jsme tady předkládali 26. listopadu, kdy byl tento zákon projednáván, obdobný pozměňovací návrh, který by umožnil souběh kompenzačního bonusu a ostatních programů. Tehdy paní ministryně řekla negativní stanovisko, aby ještě před jednáním v Senátu druhý den už připustila, že změna stanoviska je možná a že to v Senátu podpoří. Tři týdny prodleva mezi tím, kdy už to mohlo být přijato, a osoby samostatně výdělečně činné mohly mít už tři týdny jistotu, že souběh těchto dvou programů bude umožněn. A mě velmi mrzí, že to došlo až tak daleko, že tady projednáváme o tři týdny později podobný návrh ze Senátu, který je velmi výborný.

A samozřejmě živnostníkům to pomůže. A děkuji všem, kteří budou třeba i na rozdíl od předchozího hlasování dnes hlasovat pro včetně vládních kolegů.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, my také podporujeme tento návrh. Myslíme si, že ten zákaz souběhu byl zcela nesmyslný. Jsme rádi, že to Senát napravil. Chtěl jsem pouze tuto příležitost využít k tomu, abych upozornil, že stále v zákoně o kompenzačním bonusu zůstává obří nespravedlnost, kde ten bonus nesmějí čerpat lidé v oddlužení.

Podle nás to je chyba. Děkuji za pozornost.

Já to vysvětlím.

Takže my jsme skutečně to tam nemohli pro ty lidi v insolvenci nechat.

Já jenom na paní ministryni. Senát udělal ještě jednu věc oproti našemu pozměňovacímu návrhu, že tam přidal ošetřovné, což je daleko lepší.

Prosím, pane předsedo, máte slovo. Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, vážená paní ministryně.

A potom poslední věc.

Děkuji.